Takže prosím, odpověď je úplně jednoduchá. Navýšení odměn, jejich pravidelná valorizace.

Děkuji.

Ano, děkuji, registruji ten návrh. A pokud se tedy již nikdo další nehlásí v rozpravě... Já jsem zaslechl, že se to má upravovat a zkracuje se termín.

Dobře, takže návrh byl stažen.

Zákon nabude účinnosti za tři roky a já moc, moc prosím, abychom to propustili do druhého čtení.

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Takže já zahajuji hlasování o zamítnutí. Ptám se, kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme hlasovat.

Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan navrhovatel, prosím. Děkuji. Dobře. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální problematiku jako dalšímu. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme návrh přikázali také výboru pro sociální problematiku jako výboru dalšímu.

Já děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce i zastupující zpravodajce a posuneme se dál.